Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali ministr dopravy Dan Ťok, případně jiný pověřený člen vlády, a navrhovatel a zároveň zpravodaj tohoto bodu poslanec Jan Bartošek. Nyní budeme pokračovat ve všeobecné rozpravě. Prosím pana poslance Bartoška. Děkuji.

Já tady nemám žádné pověření na žádného jiného ministra.

Je to informace vlády, není to zákon. Pouze jste říkal, že nějaký jiný ministr, který byl pověřen vládou, tak já se ptám, na základě čeho byl daný ministr případně pověřen. Pouze jsem se zeptal. S přednostním právem je pan předseda Faltýnek.

Protože, pane předsedající, doteď jsem se nedozvěděl, který pan ministr zastupuje ministra dopravy v tomto bodě, proto se táži. Řekl jste, že vládou má být někdo pověřen, já to respektuji, ale táži se, který ministr tedy bude za tento bod přítomen. Já přeruším na pět minut schůzi a poradíme se tady, jakým způsobem budeme pokračovat dál.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat.

Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Já nemám potřebu vám komplikovat život, jen jsem chtěl vědět, kdo je ten kompetentní, který zastoupí ministra dopravy. Byť pan vicepremiér je jistě kompetentní v životním prostředí, tak nevím, do jaké míry dokáže odpovídat na věci týkající se mýta, a z toho důvodu navrhnu v tento moment přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra dopravy, protože já jsem přesvědčen, že dané téma by se mělo projednávat v přítomnosti jak předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO pana poslance Faltýnka, tak ministra dopravy pana ministra Ťoka. Takže dávám procedurální návrh na přerušení bodu do přítomnosti ministra dopravy.